Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Nyní máte slovo, prosím. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vám dnes představil návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva. Tento návrh je předkládán

Tato skutečnost způsobila nejdříve určité přerušení jednání v Radě EU, které bylo následně obnoveno v květnu minulého roku. V červnu došlo k jednomyslnému schválení návrhu členskými státy v Radě a počátkem července udělil souhlas i Evropský parlament. Nyní tedy vláda návrh předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se mohla vyjádřit k jeho konečné podobě a vyslovit s ním souhlas. Obsahem návrhu je změna nařízení, které upravuje fungování Agentury Evropské unie pro základní práva.

Jde tedy primárně o odborný a analytický subjekt, který vydává zprávy, provádí průzkumy a poskytuje a zveřejňuje informace.

Její základní funkce je čistě poradní a expertní. Pane ministře, omlouvám se, že vás přerušuji. Kolegyně, kolegové, prosím, máme ještě čtyři minuty, prosím tedy, abyste se ztišili a dali panu ministrovi prostor. Prosím, pane ministře, pokračujte. Tím prvním je reagovat na to, že agentura vznikla v roce 2007 před účinnosti Lisabonské smlouvy, a tudíž její fungování a uspořádání neodráží aktuální strukturu práva EU.

Naopak společná zahraniční a bezpečnostní politika se do působnosti agentury nakonec nezahrnula.

Evropská komise i parlament byly těmi ambicióznějšími, naopak Rada a členské státy měly spíše rezervovanější přístup. Každý aktér přinesl do procesu své představy, avšak byl ochoten ustoupit za účelem dosažení konsenzu a společného cíle. Dovoluji si proto požádat Poslaneckou sněmovnu, aby se společně se Senátem, který již svůj souhlas udělil, připojila k tomuto obecnému konsenzu a udělila svůj předběžný souhlas. Děkuji za pozornost.